O návrhu podle § 108 odst. 6 na odročení ratifikace rozhodneme v hlasování číslo 24, které jsem zahájil, protože se ustálil počet přihlášených. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Těším se s vámi na shledanou zítra v 9 hodin, kdy budeme začínat bodem číslo 45 našeho schváleného pořadu schůze a potom zákony z bloku třetích čtení. Ještě před skončením paní předsedkyně petičního výboru. Ano, děkuji, pane místopředsedo. Děkuji vám. Děkuji. Opakuji tedy, že začínáme bodem číslo 45, a přeji vám hezký večer.